Samozřejmě musím reagovat na předřečnici. Past to v žádném případě není. Stejně tak pokud se tady někteří předřečníci zaklínají Ústavním soudem, tak chci upozornit, že právo na bydlení z hlediska Ústavního soudu a jeho judikatury spadá do takzvaných nezbytných životních podmínek. Takto rozhoduje dlouhodobě nejenom Ústavní soud, ale i Evropský soud pro lidská práva. Tudíž se nám střetávají dvě práva, právo vlastnické a právo na bydlení. A to také trošku odůvodňuje to, proč to není past, proč se vláda nezbláznila a proč rozhodně není pravdou to, že ten zákon říká: osm měsíců neplaťte nájemné.

Není tam osm měsíců neplaťte nájemné. Co se týká rozhodování soudů.

V žádném případě nemáme zájem zasahovat do soukromoprávních vztahů mezi pronajímateli a nájemci nějakým trvalým způsobem. Také chci zareagovat na to, co tady řekl pan senátor.

To jsme upravili. Na základě dohody tady ve Sněmovně jsme se shodli na tom, že v uvozovkách dobrodiní nebudete vyhozeni na ulici ze svého domova v době koronaviru platí do konce července, a dejte si toto do pořádku za ty čtyři měsíce, pouhopouhé čtyři měsíce, nejpozději do konce roku, je to vlastně takový zákonný splátkový kalendář.

Samozřejmě řešíme příjmy. Jak to, že neřešíme případné investiční vlastníky bytů, kteří si například tímto způsobem spoří třeba na zajištění bydlení pro své děti nebo důchod? Ty tady nepadaly.

To tedy v žádném případě.

To je pravda, ale to platí i v běžné době, to s tím vůbec nesouvisí, tento zákon nebo koronavirus.

Čas tři měsíce. Žádná past a žádné neplacení nájemného.

Čemu nerozumíte?

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Automaticky se také předpokládá, že sto procent těch, kteří pronajímají, komerčně pronajímají své nemovitosti, jsou všechno lidumilové čekající na to, aby mohli vyhovět těm chudákům nájemníkům. Realita je bohužel úplně někde jinde.

A toto budou dle mého názoru možná procenta, možná i promile z těch pronájmů, kdy prostě se narazí na absolutní neochotu jednat o tom, jak překlenout společně, společnou domluvou tuto dobu. Já pevně věřím, že většina pronajímatelů ustoupí a řekne, víte co, já vám rozumím, vy jste přišli o příjem. Z druhé strany chápu, věřím, že nájemníci, když přijdou, milý pane pronajímateli, já se omlouvám, ale toto mi teď vypadlo, víte, já tady mám nějakou rezervu peněz, já jsem měl jet na dovolenou, nepojedu na dovolenou, nemůžu, tak já ty peníze vám dám, ale nedám vám třeba všech dvacet tisíc korun za všechno, co vám dávám, ale dám vám třeba jenom deset.

Čili jedná se opravdu o jednorázovou záležitost spojenou s aktuálním stavem, dopadající na menšinu nájemníků a menšinu pronajímatelů. Proč tam je ten úřad práce? A nájemník by měl dokladovat nějaké doklady pronajímateli, že prostředky nemá, tomu rozumíme, ale potřebuje tam mít toho arbitra. Toho, jehož názor by byl jasně daný, a to je obecně státní úřad, státní orgán, úřad práce.

Ten systém je komplexní na úřadu práce.

Dva doklady, z toho jedno je čestné prohlášení. To nebude v těch jednotlivých případech zátěž pro úřady práce.

Budou to jednotlivosti a tyto budeme řešit. Proto děkuji za ten návrh. A z druhé strany se mi trošku, a omlouvám se své předřečnici ze strany pirátské, která použila příklad Prahy.

Tady používat tento příklad Prahy se mi zdá velice neseriózní a také je třeba myslet na zbylé občany v republice.